Já se omlouvám, pane poslanče, budu vás muset přerušit. Nevím o takové domluvě. O žádné domluvě, která by znamenala, že budeme mluvit do 14 hodin, nevím. Takže přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny na jednání výboru.